Takže tu věc velmi vážně zkoumáme.

Děkuji vám, pane ministře, za odpověď. Takže bude doplňující otázka.

Protože se mi jeví, že celý tento případ mohl být od začátku organizován jako podvod, tak se domnívám, že by stálo za to tu záležitost celou prošetřit, ale už od počátku, od roku 2008, protože už na začátku byl audit, který říkal, že ekonomický pronájem se pohybuje mezi 37 až 45 miliony korun. Ten audit jsem viděl. Chtěl bych proto jenom ještě dodat, že bych rád znal, aby byly objasněny okolnosti všech těchto pochybných kroků vašich předchůdců a jejich podřízených, aby byly vyčísleny všechny škody, které vznikly Ministerstvu vnitra, a aby bylo podáno trestní oznámení na všechny, kdo poškodili Ministerstvo vnitra a český stát. Děkuji.

Já si myslím, že do týdne budeme schopni na to odpovědět.

Co se týká těch ostatních věcí, celkový přezkum zařízení služeb bude samozřejmě znamenat i přezkum této první smlouvy a kroků mých předchůdců. Děkuji za odpověď. Dále v pořadí je paní poslankyně Markéta Adamová, která interpeluje pana ministra Martina Stropnického ve věci zastavení prodeje kasáren v Karlíně. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Docela mě totiž překvapuje rychlost, jakou jste přistoupil k odvolání šéfa majetkové sekce ministerstva a ředitele agentury pro hospodaření s nepotřebným majetkem. Zajímá mě, zda jste takto rychle, během jen několika málo hodin, protože stopku prodeji jste udělil včera a personální důsledky, tedy odvolání, proběhly již dnes, opravdu byl schopen důkladně prověřit, kdo a v čem konkrétně pochybil, nebo zda se vám pouze hodilo jisté podezření, abyste učinil závažné personální kroky.

Děkuji vám za odpověď. Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Nestandardní, abych použil tohoto oblíbeného slova, bylo už jenom třeba to, že já jsem se poprvé o tom dozvěděl z tisku. Je zvláštní, když si čtete po cestě do práce myslím že Mladou frontu, to je úplně jedno co, a tam se najednou začíná psát o tom, kdo a jak a proč je s kým provázán. Může to být jenom neseriózní novinářská práce, může to být kachna, může to být cokoliv, ale přesto, musíte se tím začít zabývat. Já jsem oslovil inspekci našeho ministerstva, která mi přímo podléhá. Je to moje povinnost.

První věc: Ta soutěž byla v takhle velkém objemu vypsána přímo, to znamená, nebyla avizována.

Byl vybrán jeden soudní znalec, existuje na to jeden jediný posudek. Potom jsme se snažili samozřejmě na základě veřejně přístupných informací se dopátrat té vlastnické struktury, jakkoli nám to zákon přímo neukládá. Ale máte pravdu, i první krok, velmi viditelný krok, a takový krok musí být naprosto transparentní. Já si dovolím, na dálku to asi nebude příliš vidět, ale toto je vlastnická struktura podnikatelských aktivit paní Tykačové. Jestli tohle v někom vyvolává důvěru, ve mně ne. Tolik fantazie nemám. My jsme tím neporušili žádný zákon. Zjistili jsme ještě další okolnosti, které tady už nechci z důvodů časových rozpitvávat, a stáli jsme před nesmírně obtížným rozhodnutím. Já jsem si vědom, že ta částka... Tři firmy, které se zúčastnily, jejich nabídky byly v rozpětí osmi milionů.

Čili to vás taky úplně nepřesvědčí o tom, že je všechno v pořádku. My chceme soutěž samozřejmě co nejdřív obnovit, oznámit ji nejdřív, avizovat. Mimochodem, v návrhu smlouvy, která byla součástí toho, nebylo nic, co by zajišťovalo pojistku proti tomu, že nabyvatel bude uplatňovat nějakou slevu v důsledku stavu té nemovitosti.

Čili my jsme do toho rizika, jistého rizika šli, protože nikdo nám negarantuje, za kolik to skutečně prodáme. Ale můžu vám říct, že některé odhady, teď neříkám, že s kulatým razítkem, se blíží až jedné miliardě, protože Karlín už dávno není nějaká okrajová oblast, ale lukrativní metr čtvereční.

Děkuji, pane ministře. Takže ještě doplňující otázka.

To mi přijde velice rychlé.